Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Kolegyně a kolegové, přestože zazněl návrh na zamítnutí v prvním čtení, chtěl bych vás požádat o to, abyste tento návrh zákona pustili do dalších čtení. Každopádně příplatky za třídnictví, a kdo jste v oboru, tak víte, že se dost často ta odměna pohybuje na té spodní hranici a učitelé, kteří se věnují třídnictví, nejsou odměněni za svoji práci a té práce je skutečně víc.

Takže já vás žádám, kolegyně a kolegové, o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Ne, nemáte.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti zamítnutí?

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Děkuji, pane místopředsedo.

Takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro školství jako garančnímu výboru.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru.

Takže tím pádem už nemáme o čem hlasovat a já projednávání tohoto bodu v prvním čtení končím. Teď tady mám omluvy.

Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, chtěl jsem vám poděkovat za váš přístup při hlasování, kterým jasně dáváte najevo, že jste připraveni ocenit práci učitelů i zvýšením příplatku za třídnictví. Tak a nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu.